Žádám předsedu mandátového a imunitního výboru pana poslance Stanislava Grospiče, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do mých rukou. Tak prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane předsedo.

Okamžikem doručení notářského zápisu poslanecký mandát pana Martina Stropnického zanikl.

Pan poslanec Petr Venhoda dnes převzal od předsedy Poslanecké sněmovny osvědčení o vzniku mandátu a mandátový a imunitní výbor na své dnešní 17. schůzi přijal usnesení č. 73, s kterým jsem byl pověřen vás zde seznámit.

Prosím tedy pana poslance Petra Venhodu, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu a složil Ústavou předepsaný slib, a současně prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nového poslance.